Děkuji za pochopení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtě nechtě se prostě musím vrátit k tomu, jakým způsobem tady na plénu Poslanecké sněmovny hovořil předseda vlády České republiky pan Andrej Babiš. Jednu poznámku na začátek.

My tady ovšem zažíváme, a jenom a jenom z důvodu, že náš pan premiér má dlouhodobý problém, který je nazýván střetem zájmů, tak tady zažíváme situaci zcela jinou. Máme tady premiéra, který mluví zvláštně, který mluví velmi razantně, který umí svým politickým oponentům vynadat, který umí poukázat na veškeré křivdy, které se mu v životě staly, který umí ukázat, jak úspěšným člověkem je, přičemž svůj úspěch poměřuje pouze vydělávanými penězi, ale mluví stále jenom o sobě a mluví stále jenom a jenom o svém problému. Dneska nám tady řekl, že celý audit, celá ta auditní zpráva je útokem na Českou republiku. To nám dokládá jediné mentalita pana premiéra Babiše je taková: Česká republika jsem já. Agrofert je Česká republika. My tady slyšíme od premiéra hnutí, které se ještě nedávno formulovalo jako hnutí proevropské, věty o tom, že Evropská unie teď útočí prostřednictvím útoku na něj a na firmu Agrofert, která už vlastně není jeho tak proč on se jí tak zastává? , útočí na celou Českou republiku. Jedním z argumentů bylo, co si to vlastně ti kontroloři tady dovolují. Tak Evropská unie, která poskytuje evropské peníze, jistě bude kontrolovat, zda jsou dodržovány evropské normy a dodržována evropská pravidla při tom, jak se dotace v České republice čerpají. Zároveň Andrej Babiš neváhá poukazovat na všechny ostatní, že jsou těmi, kteří nic nedokázali. Říká: vy jste nepostavili, přátelé, ani psí boudu, vy nevíte, co to je byznys. Tady je pár obrázků , které ukazují projekty dotované z fondů Evropské unie. Jsou to projekty, které prošly řádnou kontrolou, a nebylo shledáno na nich nic závadného. Ty projekty vystavěli starostové ve svých městech a obcích, dodržovali veškerá pravidla v čerpání fondů z Evropské unie.